V případě, že by byl prostor, tak bychom projednávali smlouvy první čtení. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu v tuto chvíli. Pan poslanec Ondráček. Prosím. Dobré dopoledne, pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové.

Asi jste se s tím dostatečně seznámili.

Chtěl bych znát, jaký je postoj této koaliční vlády a s čím nás tam ministr vnitra a ministr zahraničních věcí bude zastupovat a popřípadě, jak bude v této věci vystupovat.

Takže já si dovolím tento bod navrhnout po předchozí dohodě, kdy vím, že tady pan ministr vnitra a ministr zahraničí měl by být přítomen, na příští týden ve středu, to znamená 19. 9., jako první bod odpoledního jednání.

Děkuji za případnou vaši podporu. Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura.

A co se týče našeho zdůvodnění, tak my bychom skutečně byli rádi, a já myslím, že je dostatečný čas se připravit na toto jednání, aby Poslanecká sněmovna přijala námi navrhované usnesení, které zní: